Prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Václav Votava a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Nevidím zde pana poslance Votavu. Případně tedy bych požádal, aby některý z členů rozpočtového výboru odprezentoval usnesení. Pan poslanec Klaška. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Po úvodním výkladu náměstka ministra životního prostředí Landy, zpravodajské zprávě poslance Václava Votavy a po rozpravě rozpočtový výbor 1. bere na vědomí žádost vlády o vyslovení souhlasu s navýšením výdajového limitu Státního fondu životního prostředí podle předloženého materiálu následuje číslo jednací. Konstatuje, že uvedená žádost není předkládána postupem podle § 24 zákona o rozpočtových pravidlech a že schválení navýšení výdajového limitu Státního fondu životního prostředí není v kompetenci rozpočtového výboru.

3. Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby